A v tom je právě ten půvab společného trhu ve prospěch spotřebitele, pane předsedo.

Prosím, pane poslanče. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dvě hodiny se koukám, jestli zde je někdo starší než já. Není.

Nebudu se k tomu vracet, respektuji všechny názory, které zde padly. Některým jsem se zasmál, některé jsou skutečně pravdivé, ale nechme toho. Já žádnou předvolební rétoriku nedělám a jsem rád, že už ji nemusím dělat, ale udělejme jednu zásadní věc. Máme zde bod jednání. Nediskutujme, jestli je to, nebo není obstrukce, ale nechme konečně hlasovat, ať se rozhodne demokraticky. Nebudu se zlobit ani nalevo, ani napravo, ale skončeme tuto komedii. Já vám děkuji. Děkuji. Pan místopředseda Filip a jeho faktická poznámka. Pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu poslanci Kalouskovi.

Já jsem tady upozornil na jeden z největších problémů a netýká se ani ceny masa, ani dovozu masa. Týká se toho, jakou sílu mají korporace, jakou sílu mají jednotlivé státy, jaká míra možného zásahu těch suverénních parlamentů, suverénních vlád nebo sdíleně suverénních států Evropské unie, mají proti těm investorům. Na to jsme odpověď neslyšeli. Nechcete ji dát, protože víte, že to je nejslabší místo celé smlouvy.

Já ne a se mnou mnoho občanů České republiky. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Protože i tam tato smlouva nepředvídatelně může zcela přestavět prostředí, v jakém jsou tyto veřejné služby poskytovány, a může změnit zcela podmínky práce s tím, že to může mít také velice negativní dopady právě na onu skupinu zaměstnanců. A to si myslím, že není dobře.

Ale právě ta zákonitost může řadě lidí přinést tíživou sociální situaci. Není tedy asi tajemstvím, že hospodářská a obchodní smlouva CETA je sice smlouvou mezi státy a Evropskou unií, potažmo jednotlivými členskými státy s omezenou suverenitou v rámci Evropské unie, ale že ve skutečnosti jde o smlouvu mezi těmito státy a obchodními korporacemi, aby některé státy své kvalitativní a bezpečnostní požadavky zmírnily, nebo rovnou vlastně odstranily.

Proti CETA se staví zejména zaměstnanci a odborové organizace. Obávají se, že dohoda neúměrně posiluje právě velké korporace o nich už tady byla řeč , ohrožuje standardy kladené na kvalitu životního prostředí nebo pracovního práva. Velmi kritizovaný v této souvislosti je zvláště tribunál pro řešení investičních sporů. A to si myslím, kolegyně a kolegové, že bychom neměli pominout. Tady je velká intervence do suverenity, aspoň té zbývající, národních států, členských států Evropské unie, tedy i České republiky.

Tento bod je potom jistou inovací arbitrážní dohody zaváděné v mezinárodních smlouvách a vytváří zvláštní institut soudní moci mimo existující soudní systém jak Evropské unie, který často kritizujeme, ale i členských států. A stojí tedy za zvážení, zda chceme takovýto model, chceme zde budovat třetí soudní instituci, nebo ne. Já si myslím, že to nic dobrého nepřinese a není to v zájmu České republiky.

A to si myslím, že je velice závažný argument. A tady také nezaznělo, a čekal bych to od vlády, že zazní, že řada členských států Evropské unie si právě v této části chce vyjednat určitou exkluzivitu, že se na ně tato instituce nebude vztahovat, anebo bude působit pouze subsidiárně.

A to si myslím, že je ono vážné narušení zpoplatnění obecného práva, a to v principu rovnosti, a odsunutí soudních soustav jak Evropské unie, tak národních států někam úplně na podružnou úlohu naopak je do subsidiarity, kdy tu generální příslušnost bude mít tento tribunál.